Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivan Adamec z osobních důvodů, pan poslanec Pavel Antonín ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Hana Jírovcová Aulická z osobní důvodů, pan poslanec Jan Bartošek od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Karel Černý ze zdravotních důvodů do 11 hodin, pan poslanec Matěj Fichtner z osobních důvodů, pan poslanec Ivan Gabal z rodinných důvodů, pan poslanec Leoš Heger do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Vítězslav Jandák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Miroslav Kalousek od 13 hodin z osobních důvodů, pan poslanec Michal Kučera z osobních důvodů, paní poslankyně Helena Langšádlová ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová bez udání důvodu, pan poslanec Lukáš Pleticha z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Plzák z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, pan poslanec Josef Vozdecký ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jiří Zemánek z pracovních důvodů a pan poslanec Jiří Zlatuška ze zdravotních důvodů. Dále se omlouvají tito členové vlády: pan ministr zemědělství Marian Jurečka z pracovních důvodů, paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z pracovních důvodů a pan ministr dopravy Dan Ťok z pracovních důvodů.

Omlouvám se, abyste věděli, co máte dělat před Vánoci, prosím o klid.

Navrhuji proto zařazení těchto návrhů zákonů do programu 23. schůze Poslanecké sněmovny. Přivolám naše kolegy z předsálí a dám hlasovat o zařazení těchto dvou bodů na 23. schůzi Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o zařazení těchto bodů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 176, přihlášeno je 111 poslankyň a poslanců, pro 97, proti 6. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tyto dva návrhy zákonů zařadili na tuto schůzi Poslanecké sněmovny.

Nebo mezi Vánocemi. V této souvislosti navrhuji následující postup. Vyčlenit jiný jediný den Poslanecké sněmovny, a to pondělí 22. prosince tohoto roku, kdy bychom se těmito návrhy zákonů zabývali. Přednesu tedy návrh usnesení: Poslanecká sněmovna stanoví podle § 53 odst. 3 jednacího řádu, že pondělí 22. prosince je jejím jednacím dnem. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Pardon, omlouvám se, považuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, pane předsedo.

Děkuji. Pane předsedo, podle mých informací je to návrh organizačního výboru a myslím, že jste byl přítomen, když organizační výbor omlouvám se, pokud ne, pokud jsem vaši maličkost nepostřehl. Byl to návrh organizačního výboru, pokud vám tato odpověď stačí. Protože se tak organizační výbor dohodl. Pokud chcete navrhnout jiný den, je to vaše právo. Prosím, pane předsedo.

Jednáme standardně v úterý až pátek, tak si něco vyberte a nemusíme sem jezdit v pondělí. My jsme nezapříčinili tu situaci, kdy si takzvaně musíme sejít, protože to jindy nejde. Za prvé to není pravda. Samozřejmě, můžeme neuspět. Chápu to dobře, pane předsedo, že nenavrhujete jiný jednací den. Je vaším právem hlasovat o tomto návrhu, jak uznáte samozřejmě za vhodné.